Stanovisko pana ministra? Pan zpravodaj? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 53. Návrh byl přijat. Další prosím.

Ano. Stanovisko pana ministra? Pan zpravodaj?

Tento návrh byl přijat. Další prosím.

Stanovisko pana ministra? Pan zpravodaj? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko pana ministra? Pan zpravodaj?

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 56, přihlášeno 181, pro 11, proti 118. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Pan zpravodaj?

Kdo je proti? Přihlášeno 181, pro 157, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

Stanovisko pana ministra? Pana zpravodaje? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování číslo 60. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

Je to hlasování číslo 61. Návrh byl přijat.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko pana zpravodaje?

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 62. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím. Stanovisko pana ministra? Pan zpravodaj? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

Stanovisko pana ministra? Pana zpravodaje? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování číslo 64. Návrh nebyl přijat. Ano. Stanovisko pana ministra? Pan zpravodaj?

Návrh byl přijat. Další prosím. Další hlasování se týká oblasti číslo dvanáct zákaz kouření školy a školská zařízení. Stanovisko pana ministra? Pan zpravodaj?

Návrh nebyl přijat. Další prosím.

Pan zpravodaj? Kdo je proti tomuto návrhu?